Jsou to, pane poslanče, peníze daňových poplatníků. Nejsou to peníze ani vaše, ani moje. Jsou to peníze daňových poplatníků. A určitě to paní poslankyně potvrdí, že jsem říkal, ano, je to podpora státu a daňových poplatníků.

Děkuji za dodržení času.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale v každém případě jsou ty výsledky stejně mizerné jako hospodářská politika. Já vám chci připomenout, že za tou inflací stojí něco a někdo zejména vaše nečinnost. Proč ta inflace je tak vysoká? A proč vlastně tím pádem to mělo dopad i na tyto bondy? A pokud jde o financování státu, tak já doporučuju raději upřít pozornost na probíhající snahu Ministerstva financí odklonit část dluhu na Státní fond dopravní infrastruktury s cílem opticky snížit deficit státního rozpočtu, to znamená, a vydat tam, dokonce se tam uvažuje o nějakých nevýhodných dluhopisech. Takže já věřím, že to neunikne pozornosti nikoho kompetentního. Mé určitě. Připraví se paní poslankyně Balaštíková. Děkuji za slovo.

Vůbec nevím, co tím chtěl říct.

To byla věc pro lidi a lidem rozhodně pomohla.

Takže bez toho se neobejdeme. Ale pokud se budeme bavit, a já toho chci využít, že tady stál, už asi zmizel pan ministr financí, tak přece, pokud by ty peníze byly moje a nebyly státu a nebylo to takové virtuální a já jsem za to zodpovídala, tak přece já dám ty peníze tam, kde se mi vrátí.

Protože já to musím dát těm úspěšným!

Děkuji. Další s faktickou poznámkou by měl vystoupit pan ministr Stanjura, ale nevidím ho tady, přihláška propadá. Nyní je na řadě pan ministr Válek. Pak je pořadí: pan předseda Babiš, paní poslankyně Mračková a pan ministr Síkela. Prosím, pane ministře.

Děkuji. Vaše dvě minuty. To je skvělá zpráva, pane ministře. Tam máte všechno. Za zdravotnictví, pane ministře Válku, tam máte 164 miliard.

Já jsem se ho ptal na tu novou scénu, to tam máte. Tak bude? Národní galerie!

A já jsem rád, že tam byl pan premiér a pan ministr financí. A já, když jsem šel do politiky, tak jsem řekl, chci lidem ukázat něco. Vždyť kulturní památky je přece turistika. Ne, pane ministře? Ale pan ministr Stanjura dneska neřekl ani slovo o investicích. Slovo investice nepadlo. Bude ta Národní galerie? Tak bude to, nebo nebude? Co budete dělat? Něco? Řekněte něco konkrétně, ne?

Potom jsme to zdědili, soud... A teď karlovarský festival, doufám, že jste tam byl. K Ostravě se nehlásím. Proto o tom mluvím.

Do toho objektu přijeli snad všichni ministři financí a kultury a všichni slibovali, že zachrání Císařské lázně. Nikdo to neudělal! Nikdo ty finanční prostředky Karlovarskému kraji nedal. Takto prostě bylo.